Za navrhovatele je u stolku zpravodajů pan poslanec Josef Kott a zpravodajkou garančního výboru, zemědělského výboru, byla paní poslankyně Monika Oborná, která je také už u stolku zpravodajů přítomna. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 353/4. Ten nám byl doručen 6. června 2019. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 353/5. Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Velice krátce jenom bych okomentoval návrh zákona. Jedná se o převedení kompetencí z Ministerstva zemědělství na Státní zemědělský intervenční fond, a to při řešení národních dotací.

Jenom krátce chci okomentovat, že se tímto zákonem jako garanční zabýval zemědělský výbor, přijal pozměňovací návrhy, se kterými já se ztotožňuji. Děkuji. Otevírám rozpravu. Jinou přihlášku v tuto chvíli nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych k tomuto návrhu chtěl říci jenom dvě věci. Jednak bych vás chtěl požádat o podporu svých pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh B3, který zavádí zveřejňování informací o vyplacených dotacích v režimu open data, získal podporu zemědělského výboru, tak věřím, že dáte na doporučení. Jinak je tomu v případě pozměňovacího návrhu B1. Tento návrh malinko nestandardní, ale jsem přesvědčený, že pochopitelným a oprávněným způsobem zavádí do toho zákona malinkou, takovou drobnou novinku, která se týká dozorčí rady a předpokládá, že v případě, když tento návrh projde a bude součástí zákona, tak každý poslanecký klub bude moct nominovat do Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu jednoho stálého hosta, který sice nebude moct jako řádný člen dozorčí rady hlasovat, nicméně bude mít možnost přístupu k informacím.

Myslím si, že tato drobná změna napomůže jednak lepší veřejné kontrole a také důvěryhodnosti vůči státní zemědělské politice a vůči tomu, jakým způsobem stát nakládá s veřejnými prostředky. Druhá věc, kterou bych chtěl říct. My vlastně tímto, pokud mám správné informace, dáváme do administrace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu částky přesahující 40 miliard ročně.

Proto i na jednání zemědělského výboru navrhnu, abychom dostávali pravidelné podrobné reporty o tom, co se děje, jakým způsobem vlastně ten převod probíhá, samozřejmě, abychom zavčas viděli i případné problémy, a určitě budu chtít, aby se nám k tomu vyjadřovali i zemědělci.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Je prosím ještě nějaká přihláška do rozpravy? Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Ten taky není. Můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Za prvé, abychom hlasovali návrhy legislativně technických úprav. Pokud vím, tak ve třetím čtení nebyly podány.

Děkuji. Návrh procedury je jasný. Dám o něm hlasovat. Mezitím jsem přivolal poslankyně a poslance do sálu, takže jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 1068. Přihlášeno 141 poslanců, pro 135, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme podle ní postupovat. Prosím, paní zpravodajko. Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné návrhy legislativně technických úprav, tak bychom nyní hlasovali všechny pozměňovací návrhy zemědělského výboru A1 až A3 en bloc, tak jak jsem je tady představila. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 1069. Návrh byl přijat.